Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 151, přihlášeno 185 poslanců, pro 76, proti 91. Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?